Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, já si opravdu nemyslím a nesdílím ten pohled, že vše má být regulováno, vše má být právně zakotveno, protože suverény jsou tady rodiče. Ony totiž děti nepatří státu.

A není to otázka, kterou by nám stanovovala například Evropská unie, jak se nám při jednání snažili namluvit zástupci hlavního hygienika, ale jsou to naše podmínky, které si stanovujeme a které jsou naprosto nepřiměřeně přísné. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyni Langšádlové. Děkuji za slovo.

Pan předseda Sklenák, potom pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, víte, že já jsem z tohoto místa vždy hájil práva opozice. Pokud jsme se zde bavili o tom, že by měly být zkráceny lhůty na příspěvky, zkráceny přestávky atd., vždy jsem říkal: snažme se držet těch zvyklostí, má to svůj smysl.

Není možné, aby 200 poslankyň a poslanců prostě bylo odkázáno na to, jestli se pan předseda Stanjura nebo pan předseda Kalousek rozhodnou to jednání zablokovat. Víte, že bylo dlouho avizováno a máme to dlouho pevně zařazeno v programu dnes. Hlasování o vetu pana prezidenta k tomuto zákonu. V tuto chvíli skončila diskuse a máme před sebou poslední, závěrečné hlasování.

Já žádám, abychom dokončili tento bod, abychom závěrečné hlasování absolvovali, a pokud to bude nezbytné, abychom o dalším postupu hlasovali. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, všimli jsme si všichni, že poslanecký klub ODS není jednotný. Všichni chápeme, že v okamžiku takhle vážné věci poslanecký klub, když není jednotný, tak je potřeba dát mu čas na diskusi a na přestávku. Já se vracím zpátky. Mohli jsme tuto věc hlasovat už před týdnem.

A vy máte, prostřednictvím pana předsedajícího, tu drzost, že nechcete dovolit poslaneckému klubu ODS ani dvě hodiny, když sami jste si vzali týden? Pane předsedo Sklenáku, máte většinu na to, abyste si prohlasovali výrobek, o kterém sami říkáte, že je to zmetek. Máte možná většinu i na to, abyste nedovolili vzít si přestávku a hlasovali.

Já vám garantuji, že jestli si to dovolíte, tak oba dva naše poslanecké kluby ve spolupráci zvednou takový protest proti vaší aroganci moci, že neprojednáte nic. Vážené paní a pánové, já sice dám ještě slovo znovu předsedovi klubu ODS, který se hlásí, protože tak musím učinit, ač o procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy, stejně tak jako se poskytuje přestávka. Ale protože se hlásí lidé s přednostním právem, tak tak učiním, a pak učiním závěr před celou sněmovnou. Prosím, pane předsedo. Pan předseda Sklenák se mýlí, jak se mu často stává, bohužel. Rozprava nebyla ukončena, jak říká. Nejsme po ukončení rozpravy. Každý den vy nebo vaši kolegové měníte program.

Domluvili? Domluvili jsme se. Co se stalo? Chtěli jste týden. Vyhověli jsme. Když je to tak důležité, proč jste s tím dneska nezačali? Proč to nebyl první bod? A pak si stěžujete. Nemůžeme se nijak bránit, protože tu většinu prostě máte. I to si můžete odhlasovat. Ale zkuste sami zpytovat svědomí a podívejte se každý z vás, co se každé ráno děje. Každý den, každá schůze, neustále změny programu. Jak to, že to není pravda? Je to pravda.

Nic víc, nic míň. Ano, já vím, vy jste teď přivezli premiéra, takže teď máte aktuálně 101. Tomu všemu rozumím. Já jsem jasně avizoval z našeho vystoupení. No dobře, nepotřebujete, to se může stát.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Pamatuji si na dlouhé obstrukce zprava, pamatuji si i na situaci, která tady panovala při projednávání tzv. církevních restitucí, takže bych byl trošku opatrný v těch příkrých soudech ať už ze strany pravicové opozice vůči vládě, ale i obráceně. Připouštím, že teď je to se změnami programu doopravdy velmi extrémní, ale zažili jsme je tady také.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem dnes přišel ráno v devět hodin, kdy začala schůze Poslanecké sněmovny, zaregistroval jsem se jako poslanec a očekával jsem, jak dopadne ranní debata o programu schůze Poslanecké sněmovny, protože jsem přišel s informací, že první bod se bude týkat otázky všeobecného zdravotního pojištění a bude zařazen druhý bod a je zařazen druhý bod, který se týká hlasování o vetu prezidenta republiky. Když jsem sem ráno v devět hodin přišel, tak zde probíhala poměrně rozsáhlá diskuse, byly zde návrhy na změnu programu a poté vystoupili zástupci klubu Úsvit, který není součástí vládní koalice, a otevřeli téma, které se týká situace ve Zlínském kraji, a kolem toho tady probíhala cca hodinová diskuse.